A proč dva měsíce, proč každé dva měsíce, což je speciálně pro ty malé a střední opravdu extrémně nevýhodné.

A ti ji budou využívat na co?

Ale myslím si, že to opravdu cesta není.

Já bych se velmi přimlouval za to, abychom hledali společně, jaké jsou možné podpory v oblasti živočišné výroby a produkce učinit.

Už to tady také bylo řečeno, malým a středním zemědělcům toto nepřinese vůbec nic. Děkuji za pozornost. Já děkuji. Nyní prosím s faktickou pana poslance Kováčika, poté se připraví s řádnou pan poslanec Šrámek. Prosím, máte slovo. Vaším prostřednictvím k panu kolegovi, kdysi ministru zemědělství, Petru Bendlovi. Já jsem samozřejmě nemluvil pouze o masných krávách, jak mě tady citoval. Jinak všem ostatním, kteří mě citovali správně, děkuji. Já jsem tady mluvil o skotu jako celku.

Čili rozhodující opatření vedle těchto dílčích, z nichž jedno dnes projednáváme, je účinně zamezit dovozům!

To těm firmám, které zpracovávají mléko, visí ve skladech.

Takže prosím pěkně, citujme se správně. Zamezit dovozům je teď také řekněme příkaz doby. Děkuji. Dvě faktické poznámky. Nejdříve prosím k mikrofonu pana poslance Bendla, po něm se připraví pan poslanec Fiedler. Prosím, máte slovo. Předseda poslaneckého klubu KSČM navrhuje na jednání Poslanecké sněmovny zamezit dovozům zemi, která je výrazně proexportní . Tady ministr zemědělství pléduje za to, aby žádné sankce už nebyly.

Prosím, máte slovo. Děkuji za slovo, paní předsedající. Já jsem chtěl zareagovat na pana předsedu Kováčika.

Ale to, co řekl kolega Bendl, to bychom nesměli být členy Evropské unie, abychom mohli omezovat dovozy a podporovat export. A teď si uvědomme, do jaké situace jsme se dostali. A dováží se čím dál více.

Skoro 50, říká kolega, mě opravuje. Ale nemůžeme si zvětšit rozsah vinic proto, abychom nemuseli tolik dovážet, aby naši vinaři měli práci, aby naši lidé měli práci.

A tady to vidíme krásně na tomto příkladu zemědělství.

Pardon, já jsem zapomněl, že byla faktická. Omlouvám se. Děkuji. A prosím k mikrofonu pana poslance Kováčika s faktickou a po něm pan poslanec Kučera s faktickou poznámkou. Děkuji za slovo.

A je to jednotný trh a jsou to naši přátelé v Evropské unii, kteří proti nám zvednou sankce, když například německé či polské výrobky jaksi budeme okem přísným posuzovat, jestli vyhovují české zvyklosti či normě, nebo ten, kdo je veze, jestli má správně napumpovaná kola od kamionů nebo jestli má cokoli jiného. Já jenom chci, aby se měřilo všem stejným metrem, aby se zacházelo na celém evropském jednotném trhu se všemi producenty stejně, nikoli abychom my byli tím spotřebitelem téměř celé Evropy, když se prostě nemůže vozit do Ruska či do arabských zemí.